Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 14. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 83 poslanců.

Má, prosím, někdo jiný návrh?

Poprosím vás všechny, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Jiný návrh nevidím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci... a zdá se, že nemám k dispozici seznam... Ano, děkuji.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 14. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Opět přivolám kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Návrh byl schválen, tedy přijali jsme návrh pořadu 14. schůze.